Nyní s faktickou poznámkou bude reagovat pan předseda Faltýnek, po něm s faktickou pan poslanec Sklenák. Prosím, máte slovo. Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové. V prvé řadě bych se chtěl omluvit za tu emoci, kterou jsem vyjádřil, když hovořil pan poslanec...

A já vím přesně, co jsem pamatoval, a možná by ostatní...

To byla jediná věta, která tam zazněla, a pokud kolegové z grémia tam seděli, tak možná slyšeli totéž, co jsem řekl, nikoliv to, co řekl pan kolega Ferjenčík. Omlouvám se. Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Sklenák. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. Opravdu fakticky k tomu, co zde říkal pan kolega Ferjenčík a mnozí další o tom, kdy jsme obdrželi ten tisk a jak vlastně tedy nebyl projednáván, tak že to byl záměr. Já vám třeba řeknu, že jsme tisk 160, který je pro mě osobně velmi důležitý, který zvyšuje příspěvky na péči pro lidi, kteří jsou na tom nejhůř, jsme obdrželi ještě dříve, a teprve včera jsme ukončili druhé čtení. Děkuji.

Pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, před závěrečným hlasováním o sněmovním tisku 167 bych vás chtěl seznámit s několika čísly.

To říkám jenom, abyste věděli, o jakých částkách tady diskutujeme, a sebebičujeme se.

Soudců a státních zástupců se tisk 167 vůbec nedotkne. Dotkne se ale bohužel i jiných představitelů státní moci, jejichž plat je odvozován od platu poslance, a vím nejméně o jednom takovém představiteli státní moci, který uvažuje o posouzení případně přijatého návrhu na snížení příjmů soudy.

Ty nižší koeficienty jsou totiž jen v přechodných ustanoveních pro jednotlivé roky. A také si zkuste přečíst důvodovou zprávu. Hned na první straně v prvním odstavci je uveden důvod předložení. Tento návrh zákona se předkládá mimo plán legislativních prací vlády na rok 2018 na základě požadavku předsedy vlády k zamezení pokračování skokového nárůstu výše platové základny představitelů státní moci. Děkuji vám za pozornost.

Prosím, pane poslanče. Pěkné dopoledne, vážení kolegové. Pouze bych prostřednictvím faktické chtěl zareagovat na pana poslance Sklenáka, aby si připomněl prostřednictvím pana předsedajícího, kolikrát jsme tento rok hlasovali pro vyřazení zbývajících bodů schůze a předčasné ukončení schůze. A i mně záleželo třeba na tisku číslo 160, ale bohužel, sáhněte si do svědomí, kdy sám jste hlasoval pro to, aby se zbývající body schůze vyřadily.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Faktická poznámka. Aby bylo srovnání soudců a státních zástupců a poslanců relevantní, tak je potřeba to srovnat s celkovými příjmy, které dostávají od státu, tzn. včetně náhrad, a soudci mají dramaticky nižší náhrady než poslanci, takže to přednesené srovnání je podle mého názoru nerelevantní.

Toto, co tady zaznělo z toho závěrečného účtu, je podle mého názoru naprosto zavádějící. Děkuji. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Dobrý den, vážený pane předsedající, vážená vládo, paní poslankyně, páni poslanci. Využiji toho, že jsem v téhle chvíli přihlášena do řádné rozpravy, a svoje vystoupení samozřejmě přednesu, ale dovolím si teď jenom reagovat na svého předřečníka. Nelze srovnávat strukturu příjmů soudců a poslanců. My to takto srovnávat nemůžeme. Teď mi dovolte tedy nejdříve na úvod svého vystoupení říci, vytyčit před závorku, že budu hlasovat samozřejmě pro vládní návrh, tedy snížení platů poslanců, ale zároveň chci, aby moc zákonodárná měla stejné podmínky jako moc soudní, protože vyvažování mocí ve státě je základní princip fungování demokratického systému, demokratického státu. Nejsou to jenom volby, svobodné volby, ale je to právě to vyvažování moci zákonodárné, výkonné a soudní. A musím opět ale reagovat na to, co tady bylo řečeno od našich v podstatě mladých kolegů, ve vší úctě, k výroku, že parlament má reprezentativní funkci.

Byli reprezentanty lidu.